Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v souladu s tím, co jsem avizoval dnes na jednání grémia Sněmovny, si dovoluji navrhnout jménem koaličních poslaneckých klubů, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. Máme ambici alespoň ty pevně zařazené body projednat. Ano, to bude procedurální návrh, který zařadím potom, až odhlasujeme jednotlivé body programu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu k programu končím a budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Prosím, kolegy a kolegyně, aby mě kontrolovali, protože když jsem přebíral řízení schůze, tak jsem neměl všechny dokumenty po ruce.

Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Prvním návrhem je návrh pana poslance Kalouska, který navrhuje, abychom zařadili nový bod Usnesení Poslanecké sněmovny k výrokům prvního místopředsedy vlády o koncentračním táboře v Letech, a to na den 6. 9. jako první bod, tedy předřadit před všechny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

To je jedno hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tento tisk projednávat nebudeme. To byly návrhy pana kolegy Faltýnka. Dalším návrhem je návrh pana poslance Černocha, a to zařazení nového bodu Otázka schválení veřejné zakázky na výběr integrovaného programu pro šest tisíc imigrantů, jestli to správně... Ano, pro migranty.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 6.

Odůvodnění jste slyšeli. Myslím, že můžeme hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím tedy pana kolegu Stanjuru, aby dal potom příslušný materiál, abychom mohli přesně pojmenovat ten bod, až budeme novelizovat pozvánku.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento bod byl zařazen do pořadu schůze, budeme se jím tedy zabývat. Ten požaduje přeřazení bodu číslo 97, trestní zákoník, na středu 14.30.

To znamená, tyto dva body zařadit za sebe. Pan předseda Stanjura ještě, abychom si vyjasnili...